Nezbytným předpokladem i projevem takového zjednodušení a zefektivnění a zrychlení je vedle změn v regulaci procesní i hmotné též celková institucionální reforma na úrovni ústřední i územní, zahrnující rovněž zásadní změny organizace dotčené státní správy, jakož i revizi stávajícího smíšeného modelu výkonu státní správy na úseku stavebního práva. To vše právě za účelem zabezpečení efektivity, předvídatelnosti a rychlosti výkonu státní správy. Nové veřejné stavební právo proto musí být jednoznačné, jednoduché, srozumitelné, aplikovatelné, vymahatelné. Nová právní úprava musí současně jasně vymezit právní odpovědnost aktérů v celém procesu správy území. Jak jsem říkal na začátku svého projevu, nemůžeme si dovolit ponechat současný stav stavebního práva v České republice. Již před krizí, jejíž dopady zatím nedokážeme ani předjímat, špatně nastavený systém ohrožoval naši ekonomiku. Pokud nový zákon v jeho reformní podobě nepřijmeme, potom nám hrozí další pokles konkurenceschopnosti v oblasti stavebnictví a regionálního rozvoje, další ztráty v soukromé i veřejné sféře vlivem snížené efektivity vydávaných prostředků a také ohrožení či ztráty finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie, protože nebude možné včas čerpat z důvodu nepřipravenosti staveb, které byly alokovány. Naopak, pokud uděláme změnu a pokud ji uděláme pořádně a správně, potom při společné implementaci všech kroků rekodifikace lze předpokládat, že se povolovací proces zkrátí z průměrných pěti a půl roku, u dopravních staveb je běžná lhůta až dvacet let, na maximálně průměrně jeden rok včetně soudního přezkumu. Jak jsem již řekl, rekodifikace stavebního práva není a nesmí být kosmetickou změnou, musí být skutečnou a koncepční změnou, musí znamenat jedno razítko, jeden úřad, jedno úložiště, jeden výklad. A také povolení do 60 dnů a v případě přezkumu do jednoho roku, tedy více než desetinásobné zkrácení procesu od toho, jak reálně dnes funguje. Navíc novou strukturou stavebních úřadů, posílením jejich odborné kompetence, technického vybavení, sjednocením metodiky a rozhodování se zásadním způsobem sníží korupční potenciál v této oblasti, na který si Češi začasté stěžují. Chci zdůraznit, že poprvé bude možné na stavebním úřadě požádat o informaci, co mám předložit k povolení stavby, a získat relevantní předběžnou informaci o tom, jaké podmínky pro povolení mám očekávat. To, věřím, že stavebníci velice ocení. Stavební úřady dnes často lamentují nad neschopností stavebníků podat bezvadnou dokumentaci. Je nutné si přiznat, že v tak nepřehledném legislativním prostředí ale neleží vina na stavebníkovi, ale na neschopnosti sdělit jednoduše, jednoznačně a transparentně stavebníkovi, co a v jaké podobě od něj stát chce. A právě to je klíčová role stavebního úřadu. To je smyslem reformy předvídatelnost, jednoduchost a transparentnost.

Úřady se nijak nevzdálí lidem a mohou fakticky zůstat tam, kde jsou dnes. Stát si převezme vlastní zaměstnance přímo pod sebe. Prostory si od obcí může pronajmout a obce již nebudou ze svých prostředků odpovědné za mzdy těchto pracovníků ani vybavení jejich pracovních míst a další náklady, jen úředníci, kteří povolení zpracovávají a vydávají, budou opravdu a zcela nezávislí na samosprávě. Jejich rozhodování bude založeno na právních předpisech a odborné kvalifikaci. Pro obce ale rekodifikace přináší také zásadní změny. Umožní jim samotným lépe povolovat jejich projekty, ať již infrastrukturní, nebo z různých dotačních titulů, což byl dosud zásadní problém.

V rámci přezkumu tedy již nebude nadřízený úřad posílat stavebníka zpět k první instanci, ale rozhodne sám a to je samo o sobě velmi významnou úsporou času i finančních prostředků, které řízení vyžaduje. Rád bych poděkoval Ministerstvu pro místní rozvoj za přípravu rekodifikace a beru ji jako dobrý základ, který lze dále v Poslanecké sněmovně ještě upravit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji.

Postavit nový úřad je reálné riziko. Postavit megaúřad je obrovské riziko, které místo toho, aby se tak, jak tady zaznělo, realizovaly stavby, urychlily stavby, tak to může mít i koneckonců, jak říká studie Ministerstva vnitra, přesně opačný efekt ohrožení postupu stavebních řízení v České republice. Já jsem se chtěl ale zeptat na jeden konkrétní bod, kdy zaznívalo z úst pana kolegy, že tedy on je příznivcem toho úplně odděleného modelu. Znamená to, že tedy vznikne nějaký jiný pozměňovací návrh, který bude znamenat, že se vrátí vláda a ten samotný návrh řešení k úplně oddělenému modelu i bez toho současného návrhu jednotlivých obecných stavebních úřadů na úrovni obcí? Znamená to, že tedy té dohodě, o které tu byla řeč, se Svazem měst a obcí ukážete záda? Znamená to, že tímto způsobem ukážete záda všem samosprávám, které jste tu, prostřednictvím pana předsedajícího, tak trochu očerňoval, jako kdyby ten současný prostor byl plný korupce a jinak než korupčně se ve stavebních řízeních nejednalo?

Pan kolega Kalous začal tady hodně zhurta a vymezil se nejdříve vůči těm, kteří, v uvozovkách, mohou za ty průtahy.

A potom tady zaznělo mnoho velkých nepravd. A je potřeba, aby jasně zaznělo, že rychle se staví tam, kde je kvalitní územní plán, a ty projekty tomu odpovídají. Ale to, co se děje, tak tady je navrhováno zmenšení vlivu samosprávy na územní plánování a to je to, co je na tom návrhu úplně nejhorší, protože bez dobrých územních plánů nebudeme mít dobrá města a obce, nebude dobrý rozvoj a bude skutečně jenom velký chaos, protože územní plánování a vliv samosprávy na něj je základním kamenem toho, aby se dobře žilo, dobře stavělo a aby nevznikaly ty konflikty, které se budou měsíce a roky soudit u soudů. Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím k panu kolegovi Kalousovi.

To je podle mého názoru jasný omyl! Mimochodem, před pěti lety stavební řízení trvalo zhruba poloviční dobu než dnes. No protože si zaplevelujeme celý ten systém různými zákonnými a podzákonnými předpisy a normami a díky tomu samozřejmě potom to stavební řízení trvá pomalu. Čili ta představa, že tady zdemontujeme, uděláme největší reformu veřejné správy, která evidentně nebude fungovat, a tím pomůžeme rychlosti, je prostě naprosto mylná. Mimochodem. Mimochodem, proč se proti tomu dnes ozvali zástupci velkých statutárních měst včetně Ostravy, kterou řídí primátor za hnutí ANO? Proč sdělili, že skutečně v oblasti územního plánování je ten návrh, tak jak tady byl předložen, naprosto špatný, a velmi ostře se proti němu vymezili? Děkuji.